Já vás poprosím, vážené paní kolegyně, vážení kolegové, abyste se usadili na svá místa a ztišili se. Připomínám, že byla ukončena rozprava v tomto bodě.

Eviduji žádost o odhlášení. Já vás tedy všechny odhlásím a poprosím o opětovné přihlášení.

K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Děkuji.